Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130, jinak velmi významný zákon, zcela zásadní pro výzkum, vývoj a inovace. Předtím, než uvedu ty změny, ještě musím uvést to, že tento vládní návrh navrhuje zcela zásadní změnu hodnocení tuzemského výzkumu, která proběhla už v letech minulých, v těch posledních dvou letech, v tuto chvíli se implementuje, a tato změna principiálně znamená posun od takzvané kvantity ke kvalitě.

Z tohoto důvodu byl zaveden nový princip hodnocení, nová metodika hodnocení.

Jinými slovy, navrhované úpravy zákona spočívají ve změně způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu toho, že je kladen důraz na hodnocení celé výzkumné organizace jako celku při současném zachování bibliometrické analýzy jednotlivých výsledků. Cílem tedy je stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti potom jsou uvedeny právě v té metodice. Součástí této změny je rovněž zavedení institutu projektu tzv. sdílených činností a současně víceméně z technických důvodů se zavádí i změna v poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje a inovací. Současně ve změně způsobu se mění způsob zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí.

S ohledem na věcné odůvodnění tohoto návrhu je vnímám jako vhodné a jako přijatelné.

Současně se ztotožňuji se stanoviskem garančního výboru, který předložené pozměňovací návrhy doporučil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu. Ale pan zpravodaj se hlásí do rozpravy jako první a má slovo. Děkuji za slovo. Pan ministr to tady představil.

Já to nechci nijak rozporovat.

Jediná věc, která mě na ní mrzí, je ta, že podle těch modulů 3, 4, 5 budou hodnoceny jenom vysoké školy, že se to nedotkne Akademie věd nebo výzkumných organizací. To si myslím, že je chyba a že by RVVI, případně vláda nějakým způsobem měly docílit toho, aby opravdu všechny výzkumné organizace, ať je to Akademie věd, vévéíčka jiných zřizovatelů a vysoké školy, byly hodnoceny podle jednoho stejného systému, tak aby byly porovnatelné. Děkuji.

Já jenom navážu na předřečníka. Já nejsem zastánce kafemlýnku, takže podporuji jakýkoliv návrh, kde bude přesun od kvantity ke kvalitě. Nicméně musím uznat, že u kafemlýnku jsme přímo věděli, za jaký výsledek kolik korun jde, zatímco u tohoto návrhu, myslím, že to asi v modulech 3 až 5 bude, zatím nevíme finanční ohodnocení, jak bude navázáno na hodnocení. To zatím nevíme. Nicméně i přesto Piráti tento návrh podporují a budou hlasovat pro, i pro pozměňovací návrh. Také děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bělobrádek.

Ale myslím si, že tohle je směr, který jsme nastavili, aby se skutečně už hodnotilo na světové a světově srovnatelné úrovni, protože bez toho se skutečně dál neposuneme. Děkuji. Pan ministr. Děkuji za všechny připomínky. Já musím říct, že ta diskuse v těch posledních dvou třech letech byla velmi náročná, nicméně musím říct, že byla nesmírně korektní, protože v zásadě drtivá většina odborné veřejnosti se skutečně přiklonila k tomu, že cesta od kafemlýnku směrem k tzv. kvalitě je cestou správnou. Je faktem, že Metodika 2017+ neodchytá úplně všechno, tím spíše, že zde máme několik skupin organizací, které dělají výzkum, ať už to jsou privátní instituce, ať už to jsou instituce Akademie věd, nebo ať už to jsou vysoké školy, notabene ještě různé univerzity mají trochu jiný systém řízení výzkumu a pochopitelně i různé jiné výsledky, čili na to nahlížejí pochopitelně i z úhlu pohledu vlastních pracovišť a toho, jak se jich to dotkne.